Proto jsem říkal, že platit má někdo jiný.

Kdyby to neprošlo, tak si myslíme, že tohle je mnohem spravedlivější přístup k zaměstnavatelům. Bude splněn politický cíl, první tři dny budou propláceny. Otázka je, kdo ponese náklady.

Cituji z programového prohlášení vlády. Nyní.